1. návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, budouli v rozpravě ve třetím čtení předneseny,

pokud bude přijat návrh A30, je návrh G1 nehlasovatelný, 3. návrhy B1 až B4 společně jedním hlasováním

pokud nebyly přijaty návrhy B1 až B4 hlasováním č. tři

pokud nebyly přijaty návrhy B6 až B10 hlasováním č. čtyři

je nehlasovatelný, pokud nebudou přijaty návrhy A19 až A21,

pokud nebyl přijat návrh A18 hlasováním č. jedna pokud bude přijat návrh E1, jsou návrhy F1 až F4 nehlasovatelné, pokud nebyly přijaty návrhy B6 až B10 hlasováním č. čtyři a návrhy A19 až A21 hlasováním č. sedm

pokud nebyly přijaty návrhy A18, A24, A25, A26 hlasováním č. jedna a návrh E1 hlasováním č. čtrnáct, pokud nebyly přijaty návrhy B6 až B10 hlasováním č. čtyři, návrhy A19 až A21 hlasováním č. sedm a návrhy E2 až E4 hlasováním č. patnáct,

Kdo je proti?

Za prvé je zde návrh legislativně technických úprav, které, pokud jsem zaznamenala v rozpravě, nebyly předneseny. Takže o tomto bodu tedy nebudeme hlasovat.

Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Třetí hlasování jsou návrhy B1 až B4 společně jedním hlasováním. Jsou to pozměňovací návrhy, které předložila paní poslankyně Eva Fialová.

Stanovisko ministra?

Je to vlastně náhrada a zmírnění pozměňovacího návrhu, který byl předložen do výboru pro životní prostředí.